Děkuji. Pro pořádek jenom doplňuji, že paní poslankyně Maříková, u které nebyl uveden důvod omluvy, se omlouvá z pracovních důvodů. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Kaňkovský, po něm pan poslanec Válek. Prosím pana poslance Kaňkovského, aby se ujal slova. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi pár poznámek k projednávané novele zákona o léčivech, konkrétně k té vlastně přidané problematice elektronické preskripce léků, tedy k eReceptům. Za prvé bych se zde chtěl veřejně přiznat k tomu, že jsem byl přesvědčen, že systém eReceptů 2. ledna zkolabuje.

Každopádně lze očekávat, že skutečné otestování, nebo plné otestování systému přijde až ve chvíli, kdy bude realizováno více než 90 % receptů elektronicky. Až tehdy dojde ke skutečnému prověření jak komunikace s centrálním úložištěm, tak při vydávání léčivých přípravků v lékárnách. Je třeba ale ukázat i na další rizika a problémy, které se již během krátkého fungování povinné epreskripce ukázaly. Za sebe věřím, že mnohé praktické nedostatky se podaří v reálném, a to nedlouhém čase odstranit. A stále platí zásadní připomínka k povinné epreskripci a tou je absence nadstavbových částí, zejména lékového záznamu a jeho zpřístupnění všem lékařům, případně dalších nadstaveb, bez nichž je projekt epreskripce pouhou hrou na vojáky, bohužel za více než 300 milionů. Namátkou bez hodnocení závažnosti zmíním pár potíží z praxe, spíše pro vaši představu.

Z tohoto důvodu ani nepatřím k odpůrcům elektronického receptu. Avšak já osobně, stejně jako mnoho dalších lékařů jsem se při snaze zprovoznit si elektronický recept setkal s problémy, které způsobily, že svůj první eRecept jsem realizoval až toto pondělí, tedy 15. ledna tohoto roku. Při sebelepší vůli jsem tedy celé dva týdny nebyl schopen povinný eRecept předepsat, a to v situaci, kdy jsem si v naší nemocnici už v září 2017 vyřídil kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Následovalo vyřízení přístupu do centrálního úložiště, naše nemocnice poté realizovala žádost o přístup zdravotnického zařízení do centrálního úložiště a všechny tyto kroky proběhly relativně bez potíží.

Řeknete si banální problém.

Odezva přišla za více než 14 dní. Schválně mluvím o své osobní zkušenosti, přičemž však nějaký problém zaznamenala celá řada lékařů, zdravotnických zařízení i mnoho lékáren. Z reakcí lékařů jak z nemocnic, tak z privátní sféry je zřejmé, že komunikace s centrálním úložištěm vykazuje výpadky. Problémy jsou při chybném zadání některých údajů. Velkým problémem je pak zpomalení chodu ambulancí i chodu výdeje léčivých přípravků v lékárnách. I zde je možné tyto problémy zčásti považovat za porodní bolesti tohoto projektu. Bohužel například zpomalení chodu ambulancí či výdeje léků se obávám, že úplně nikoliv. Závažným problémem jsou pak situace, kdy lékař pracuje ve více zdravotnických zařízení a musí používat elektronický podpis a přenášet svůj bezpečnostní certifikát na jiné pracoviště. Zde existuje celá řada rizik jak pro samotného lékaře, tak pro hostitelské zdravotnické zařízení. Ani tato problematika dosud není systémově vyřešena. Z uvedených příkladů je patrné, že Česká republika zatím není komplexně připravena na povinnou epreskripci, přičemž věřím, že technické potíže, které jsem označil za porodní bolesti, se během pár měsíců podaří odstranit. U všech ostatních zmíněných problémů už takový optimista nejsem. Vítám proto aktivitu pana ministra Vojtěcha, který operativně řeší alespoň situaci v roce 2018 zmrazením sankčních opatření. Je si ale třeba přiznat, že jde opravdu pouze o operativní řešení, které navíc z hlediska legislativního může být hodnoceno jako nebezpečný precedens.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost. Pan poslanec Jáč má přednost. Dobře, rozumím, faktická poznámka to nebude. Faktickou poznámku má pan ministr Pelikán.

Každý v tomto státě prosím odpovídá jenom za zaviněné porušení svých povinností. Takže typicky v případě, kdy někdo nemůže vystavit eRecept proto, že infrastruktura, kterou má zajistit stát, z nějakého důvodu nefunguje, tak se nemůže dopustit tím, že ho nevystaví, žádného deliktu, nemůže za to být postihován. Nebojte se, nic takového se neděje. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak teď je otázka, kde je problém, jestli je problém systémový, což pokud to na dvou místech je rozdílné, tak bych pochyboval, ale spíš o tom, jaké bude internetové připojení, v tom případě je to o technické podpoře a tam tedy můžeme požádat o nějaké doporučení. Ale jinak si myslím, že to nutně nemusí být systémová záležitost. Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek.

Máte slovo, pane poslanče.